Byl jsem dotazován i z pohledu navyšování kapacit.

Jedná se o rozšíření možnosti pro využití z prostředků Státního fondu investic na možnost poskytnutí dlouhodobě neobsazeného bytu k nájmu a pronájmu.

Těch věcí je tam poměrně hodně.

Je pravdou, že tak, jak jsme nastavovali podmínky, ten program byl úspěšný zhruba čtvrtinově, počet přijatých žádostí na vybudování toho jednoho lůžka, ať už bydlení typu ubytovna, či nějaké ubytování, které má sdílené sociální zařízení, tak i rekonstrukce třeba bytů v majetku obce, nakonec se z toho vyčerpalo něco přes 200 milionů korun, což není mnoho. My jsme na základě toho přenastavili a byl to i úkol ze strategického týmu program Ukrajina I do jakýchsi parametrů programu Ukrajina II, která by z pohledu municipalit, respektive obcí, ale i církví, charit a třeba i neziskového sektoru, byla řekněme ekonomicky smysluplnější... Pardon, omlouvám se velmi, pane ministře. Prosím vás, pane poslanče Foldyno, pokud chcete vést nějaké rozhovory, veďte je venku, buďte tak laskav. A prosím i ostatní kolegy, ať už vpravo, či v levé části jednacího sálu, aby se ztišili. Pokud máte něco důležitého, opusťte jednací sál. Děkuji.

I je tam jakási délka doby ochrany a následně tyto kapacity samozřejmě zůstávají v majetku jednotlivých řešitelů, ať už je to obec, nebo charita a další.

Pracujeme dále buď s otázkou faktické absorpční kapacity, zda tedy, pokud takovýto objekt je, je zde možnost ho na toto ubytování přeměnit, následně ho poskytnout. Jenom k parametrům té chystané výzvy.

Samozřejmě jelikož ta válka dnes máme toto smutné datum roku od začátku války jak se ten konflikt prodlužuje, stále více lidí prostě je již v nějakém režimu, že chodí do nějakého zaměstnání nebo pracují na základě nějaké smlouvy.

Nicméně paní místopředsedkyně Dostálová to navrhovala dokonce jako bod na dnešní schůzku, ale nemyslím si a i teď to vidím poměrně na sociálních sítí, kdy vzpomínáme toto smutné datum, rok od začátku války kdy neustále někdo lidem předkládá, že pomoc Ukrajině je na úkor občanů v České republice.

A já bych proto byl velmi opatrný v tom hodnocení: Tato vláda zaspala, nejedná. Ti lidi mají bydlení, ubytovali jsme je, ale situaci, která od devadesátých let měla tu sestupnou tendenci, a za posledních osm let to bylo hnutí ANO, které mělo ve správě Ministerstvo pro místní rozvoj, tak mně přijdou tyto výhrady trochu liché, pokud to zároveň není kritika dosavadní práce hnutí na tomto rezortu. Děkuji, pane ministře.

Já bych chtěla poděkovat panu ministrovi, že vystoupil, ale právě proto on o tom tady hovořil my jsme se o tom měli pobavit, protože to musí být soubor nástrojů, to prostě nejde vyřešit jedním tím, že umožníme obcím obsazovat dlouhodobě neobsazené byty. Já říkám, že ty byty na trhu prostě nejsou, protože se potkává více aspektů toho, proč nejsou. Do toho jsem říkala, že se zdražují například i koleje pro naše studenty, a ti přirozeně budou hledat bydlení na trhu, aby se sestěhovali třeba tři, čtyři kvůli vysokým nákladům, aby to samozřejmě studenti vysokých škol utáhli.

Do toho se zdražují hypotéky, to znamená, mladí lidé také začínají hledat nájemní bydlení a nástroje od státu se rovnají nule.

Proto vám nečerpaly, z miliardy se vyčerpalo sotva 200 milionů.

Já se jenom obávám, že všechno se to hrne a že se strašně zužuje ten koridor a že opravdu se můžeme dostat do situace, že ti lidé ve finále nebudou mít kde bydlet, a obce si s tím neporadí.